Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Já hlasuji s kartou 15, pan poslanec Tejc s kartou 72.

Dále omluvy.

Tolik tedy omluvy.

Ještě než přistoupíme k projednávání bodu, který máme na pořadu, dám slovo panu poslanci Andrle Sylorovi, který si přeje vystoupit k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Kolegyně, kolegové, já prosím sněmovnu o klid.

Navrhuji za prvé, aby to bylo dnes jako první bod před pevně zařazenými body odpoledne, a na pátek jako bod po pevně zařazených bodech.

Dále bych vás chtěl upozornit na to, že nemáme významný den, kde by byla žena. Sice máme Mezinárodní den žen, ale ženu tam nemáme samostatně žádnou.

Potom bych vás ještě chtěl upozornit, že je potřeba tady taky schválit zákon třeba tohoto typu a nejenom zákony ekonomické. Děkuji.

Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze.

Je to hlasování číslo 40. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 41. Tento návrh přijat nebyl.